Děkuji, pane předsedo. Kolegyně a kolegové, nestává se to často, ale musím říci, že souhlasím s tím, co tady bylo řečeno mým předřečníkem panem poslancem Grebeníčkem. Měli bychom zůstávat na rovině věcné a ne ideologické. Já bych jenom chtěl tady trošku korigovat to, co bylo řečeno ještě předtím, že se Ministerstvo kultury dostatečně nestará o odkaz tohoto národního literáta. Už jsem tady ve svém úvodním vystoupením řekl, že důstojným místem připomínky básníka Petra Bezruče, které je navíc spojeno s odborným literárněvědným pracovištěm Slezského zemského muzea, je básníkův opavský rodný dům. A druhá expozice, která je mu věnovaná, je umístěna ve Starých Hamrech. Tento srub Ministerstvo kultury v roce 2004 prohlásilo za kulturní památku a tam se dochovalo také ono autentické vybavení a řemeslné detaily, které samotný Petr Bezruč vytvořil. To znamená v případě kauzy domu číslo 153 v Kostelci na Hané se skutečně jedná o podnět hejtmana Olomouckého kraje, o správní řízení, a já jsem plně také za to, abychom byli na věcném základě, abychom přistupovali věcně bez jakýchkoli ideologických předpojatostí, které by odkazu tohoto básníka určitě nepomohly. Děkuji vám.

Děkuji, pane předsedo.

Termín bych dal do konce září letošního roku.

Jak už jsem avizoval, nemám problém s tím osvojit si tento návrh i samozřejmě s doplňkem, který upřesňoval, dokdy toto přerušení budeme akceptovat. Takže návrh zněl přerušit projednávání této interpelace do září tohoto roku.

Tento návrh nebyl přijat. V tom případě projednávání této interpelace končím.

Otevírám rozpravu. Prosím, pane poslanče. Ještě jednou děkuji, pane předsedo. Stále jeden, pane ministře . Děkuji. Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Je první týden řádné schůze a z devíti písemných interpelací je ministr přítomen na jedné. Samozřejmě vás nebudu zatěžovat svou interpelací jak na ministra Jurečku, tak na ministra Babiše, která je následující. Zahajuji hlasování. Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh byl přijat.

Už několik měsíců tady vedeme debatu například o tom, zda vrátíme slevu na manželku a děti pro živnostníky, kteří více než z 50 % využívají paušály. A myslím, že ta čísla, která jsou k dispozici, jsou poměrně zajímavá. Sice navrhuji přerušení a věřím, že podklady k této interpelaci nevyužijeme pouze v debatě u písemné interpelace, ale i v debatě u daňových zákonů. Děkuji. Dále do rozpravy?

Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat.

Otevírám rozpravu. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Pěkné dopoledne, dámy a pánové.

Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Interpelace byla přerušena.

Otevírám rozpravu. Děkuji za slovo, pane předsedající. Navážu na kolegy přede mnou.

Proto navrhuji taktéž, aby tento bod byl přerušen do doby přítomnosti pana premiéra. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti tomuto návrhu?